Vystoupili jsme na Vysoké škole hotelové, Vysoké škole ekonomické a dalších vzdělávacích institucích. Byli jsme diskutovat na konferenci deníku E15 či na akci pořádané Českomoravskou komorou odborových svazů. Několik přednášek jsme měli pro komoru daňových poradců, absolvovali jsme akci s menšími organizacemi, které nás pozvaly, aby se s námi mohly o tomto zákonu bavit. Nespočet schůzek proběhl přímo na Ministerstvu financí za mé účasti. Setkali jsme se s ekonomickými analytiky. Zde ve Sněmovně jsme přednášeli na podvýboru pro ekonomiku. Proč jste nepřišli, že chcete o návrhu zákona diskutovat?

Fakt tomu nerozumím.

Mimochodem poté, co jsem popsal technický princip EET jako komunikaci stroje se strojem, prohlásil pan poslanec Stanjura, že nechce žít ve světě, kterému vládnou stroje. Bál jsem se, že pan poslanec zahodí počítač a telefon a odejde do lesů, ale naštěstí je tady s námi, takže asi to tak nemyslel. Je známou informací, že veškeré práce na vybudování technického řešení, to je investiční náklady, jsou pozastaveny, což bylo mimo jiné konstatováno na jednání vlády dne 20. srpna 2015.

Ano, zastrašování. Někdo podal anonymní trestní oznámení a policie vyšetřuje zaměstnance Ministerstva financí za pár drobných v porovnání s očekávaným výnosem 18 mld. ročně. Ze všech stran se dělají obstrukce a problémy. Nechceme, aby byl tento klíčový projekt ohrožen účelovým napadáním údajně nezákonného postupu.

Konečné řešení IT systémů nelze logicky předložit před schválením zákona vzhledem k výše uvedenému pozastavení prací.

Opravdu oceňuji, do jaké míry detailu se kolega Stanjura věcně této problematice věnuje a prostudoval ji, ale mohu ho ujistit, že i v této oblasti jsme samozřejmě spolupracovali s Ministerstvem vnitra a navrhovaný systém není v rozporu se zmiňovaným nařízením. Ke zvýšení datového toku, respektive objemu dat. Datová správa ke každé účtence včetně certifikátu je v řádu jednotek kilobytů.

Nebo ještě jinak. Data z účtenky jsou tak malá, že obchod s pěti pokladnami bude mít na internet menší nároky než při čtení internetových novin. Logicky, pokud by data byla anonymizována, jejich sběr ztrácí pro správce daně smysl a byla by pro ně nepoužitelná, kdyby nevěděl, koho se týkají.

Je nutné je chránit.

Je pravda, že v původní studii proveditelnosti bylo zmíněno užití protokolu SSL, verze 3. V rámci studie šlo pouze o jedno z možných řešení, které se ale v rámci vývoje projektu změnilo. Konkrétní verze tohoto protokolu je v diskuzi a bude zveřejněna v rámci rozhraní.

Následně bude toto rozhraní zveřejněno v řádu několika týdnů, krátce poté bude zprovozněno testovací prostředí pro vývojáře software a dodavatele pokladních řešení.

Již jsem to zde popisoval a rád to ještě zopakuji. Výhodou elektronické evidence tržeb je to, že centrální IT systém dokáže podle nastavených pravidel vyhodnotit, kde může být potenciální problém s krácením tržeb, a na takový subjekt se pak následně zaměří fyzická kontrola. Samozřejmě v čase se tento systém bude zdokonalovat. Na počátku období proto budou kontroly plošné a zaměří se zejména na to, zda má příslušný podnikatel vůbec k dispozici pokladní zařízení. Obdobně jako v jiných zemích zde chceme nastavit určité toleranční období. Cílem rozhodně není podnikatele šikanovat.

Prvním okruhem byla problematika vesnických poutí a obdobných akcí.

Chtěl bych upozornit, že povinnost evidovat tržby se vztahuje i na neplátce DPH. To jen pro úplnost.